Není žádná populistická iniciativa, která by měla zvýšit politické skóre jedné, druhé nebo třetí strany, a naopak si myslím, že bychom to všichni měli jednotně podpořit, protože ten název se nemění, nerozmělňuje se, je tam velmi konkrétně stanoveno 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Čili pokud to takto nepřijmeme, tak já to budu vnímat jako takový určitý signál a poselství, které vysílá tato Sněmovna veřejnosti: nám jde prioritně o politické zájmy, ne o zájem tohoto státu.

A tou jednou skupinou, která vždycky tradičně byla v popředí pokroku, jsou právě studenti. Navrhuji proto, abychom tento zákon podpořili napříč politickými stranami a nechali těch zbytečných hádek nad tím, který z těch svátků je důležitější, jaká studentská skupina je významnější. Nemůžu sdílet to, že když se někdo nezajímá o veřejné dění, a takových studentů je dost, tak že mu máme dopřát sluchu a říct ano, protože on se nezajímá, tak vlastně to je nezajímavé pro všechny. Vždycky je určitá elita, a to si myslím, že hlavně pravicové politické strany vyznávají, která musí vést jak v oblasti etické, tak v oblasti znalostní společnost, stát, a tou nepochybně studenti vždycky byli, jsou a já doufám a věřím, že i budou. Proto si zasluhují, aby byli uvedeni v tom názvu. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Žáček. Paní ministryně Nováková ruší svoji omluvu z dnešního jednání Poslanecké sněmovny a zároveň ruší omluvu ze zítřejší schůze Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych řekl, abych připomněl, kdo vlastně rozděluje tyto dva velmi důležité termíny, dva 17. listopady. To si myslím, že je také to, co se odehrává u Hlávkovy koleje.

Druhý bod.

To jsou ti popravení studenti ze studentské samosprávy. Mezi nimi není jediný komunista.

Další faktické poznámky pan poslanec Klaus, paní poslankyně Valachová. Pan poslanec Klaus stahuje svoji faktickou poznámku. Paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zřejmě se neshodneme. Jsou tady dva proudy, pravděpodobně rozhodne až hlasování nikoliv dnes, ale při třetím čtení, přesto bych chtěla poprosit, prosím vás, nekontrolujme politické knížky obětí teroru! Budeme pokračovat vystoupením těch, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v návaznosti na mojí maličkostí podporovaný návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, si dovolím připomenout, že ani tragické události spojené bezprostředně s mnichovským diktátem velmocí odstupujícím pohraniční oblasti Čech, Moravy a Slezska na úkor Československé republiky nacistickému Německu nejsou dosud v zákoně reflektovány. Přitom v důsledku mnichovského diktátu velmocí a záboru pohraničních oblastí Československa nacistickým Německem došlo k násilnému vyhnání a masovému útěku českého obyvatelstva před hrozbami nacistického teroru z těchto oblastí.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.